Faktická poznámka pana poslance Plzáka, potom s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek. Máte slovo. Pane kolego, ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího.

Je to mezi námi. Doufám, že to respektujete. Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Slyším smích. Je to na stejné úrovni, jako kdybyste u jiných zákonů například hledali, zda tento zákon přinese prospěch Agrofertu nebo některé firmě nebo odvětví v rámci holdingu.

S další faktickou poznámkou, pan poslanec Václav Klaus. Následuje faktická poznámka pana předsedy Vojtěcha Filipa a potom pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové. Já jsem doufal, že provedeme volbu a odebereme se zajišťovat péči o naše prarodiče a další v situaci, která je.